Já bych se tady trochu přiklonil k své kolegyni poslankyni paní Adamové. Skutečně bych poukázal na způsob, jakým je tady poměrně závažná změna projednávána, kdy pan poslanec Sklenák dokonce nevystoupil ani v obecné rozpravě a v podrobné rozpravě suše oznámil, jaké jsou změny číslovek, které mají dopad mnoha miliard do státního rozpočtu. S podivem je, že v obecné rozpravě na toto téma nevystoupila ani paní ministryně, která využívá pouze svého přednostního práva právě v podrobné rozpravě.

Ta diskuze ve druhém čtení měla být skutečně umožněna v obecné rozpravě. Já to kladu za vinu jak panu poslanci Sklenákovi, panu předsedovi klubu, tak paní ministryni.

To, že ten zákon je šitý na míru jedné těžební firmě, to víme. O jinou těžební firmu se nejedná.

Já vám také děkuji.

To je neuvěřitelné, že pan poslanec Kučera mi klade za vinu, že jsem se svým pozměňovacím návrhem vystoupil v podrobné rozpravě. Přátelé, já mám pocit, že takovým způsobem, jakým se tady projednávají zákony, jste docílili toho, že už vůbec nevíte, co říká jednací řád. Protože přesně o tom mluví jednací řád, že pozměňovací návrhy se předkládají a odůvodňují v podrobné rozpravě. Vy nám tady vyčítáte, že máme 200 neprojednaných bodů na pořadu schůze, a já se snažím vystupovat přesně tak, jak mi ukládá jednací řád. A já jsem přece sice řekl, v čem spočívá ten pozměňovací návrh, že se mění číslice, ale také jsem řekl, co ta změna znamená. Myslím, že všichni pochopili, co navrhuji. Navrhuji prostě, aby horníci nechodili do důchodu o pět let dříve, ale o šest nebo o sedm. Co je na tom nejasného? Já jsem toto navrhl.

Nevím, co mi na tomto postupu vyčítáte. Jenom ještě jeden údaj, abych k tomu, co bylo řečeno, řekl.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já celkem se zděšením sleduji, jak se tady z tohoto bodu stává politikum. Myslím si, že si to ti horníci nezaslouží. Tady se jedná o jejich problém poškozeného zdraví, poškozené motoriky lidského těla tou prací, kterou vykonávají, a to, abychom tady řešili nějakou politickou přestřelku, si myslím, že není tak úplně správně. Ta situace časově k tomu svádí. Ale tady opravdu nejsem přesvědčen o tom, že se to tak dá jednoznačně říct. Ten problém tady byl dlouhou dobu, nebo nějakou dobu neřešen. A to, že tato skupina pracovníků, kteří měli práci velmi těžkou já jsem z Moravskoslezského kraje, dělal jsem důlní stroje, když jsem dostudoval vysokou školu, fáral jsem na šachty, vím, co to obnáší tak si myslím, že to není v té rovině, která se tady momentálně odehrává. Ať se na mě kolegové nezlobí.

Byly prezentovány výsledky o tom, jakého věku se dožívají horníci, jaké mají problémy. Mě nemusí nikdo přesvědčovat o tom, že jejich situace je jiná. Že se budou ozývat asi i jiné kategorie?

To už je jiná kategorie. Pojďme se vrátit k věcnému meritu věci a nechme politických přestřelek. Děkuji. Přečtu dvě omluvy. Dnes se z celého jednacího dne omlouvá pan poslanec Mihola. Od 19 hodin se do konce zasedání z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Radka Maxová. Vzhledem k tomu, že se nikdo další s faktickou poznámkou nehlásí, budeme pokračovat řádně přihlášenými do podrobné rozpravy. První přihlášenou je paní poslankyně Maxová. Prosím, máte slovo.

Trošku mě mrzí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí v podstatě by mělo prioritně řešit zaměstnávání těchto horníků a ne to, že je bude hnát na předčasné důchody a na úřady práce. Tady mi to trošku chybí. Protože pokud se touto problematikou zabýváte, víte, že většina těch horníků je vyučena v nějakých oborech, a nám chybí technické obory. Tak proč nějakým způsobem nezapracovat intenzivně na tom, abychom je v klidu převedli? Všichni chápeme kritickou situaci ohledně OKD. Vidíme, jak Ministerstvo průmyslu i Ministerstvo financí řeší tu situaci poměrně intenzivně. Všichni jsme byli připraveni na to, že odsouhlasíme předčasné důchody pro horníky v tom návrhu, který navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ptám se, proč jste nenavrhli osm nebo devět let?

Pojďme to řešit tak, jak to bylo navrženo. Nikdo proti tomu nevystupuje, nikdo neřekl, že to nepodpoří.

Děkuji a táži se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Pan zpravodaj. Koukám, že si chce vzít závěrečné slovo. Stojíme před politickým rozhodnutím. Není to problematika exaktní, nevážíme chemické látky, ale vážíme každý podle svých zkušeností.

Ale jak sleduji diskuzi v Poslanecké sněmovně nevím, jestli ty dva zákony, které nás v tendru ještě čekají, za tu hodinu zvládneme. Každopádně jde tady o určité precedentní rozhodnutí, protože dosavadní zákony pracovaly s jinou číslovkou a půjde o to, který ten návrh získá jak ve výboru, tak potom hlavně v Poslanecké sněmovně, ale pravděpodobně i v Senátu většinu.

Takže bude záležet na nás, jak se většina rozhodne. Každopádně si myslím, že legislativní proces probíhá podle zákona o jednacím řádu, a tak budeme postupovat i v časech budoucích.